Děkuji moc, pane předsedající. Nestalo se, ale v pohodě. Ta debata může mít dvě různé formy.

To je snad logické.

Stejně tak by to bylo s těmi smlouvami.

Tolik asi ta reakce. Já vám děkuji. Nyní tedy není žádná faktická poznámka. Paní zpravodajko, můžete vystoupit s přednostním právem.

A to byl pouze pozměňovací návrh.

Je to tak, pochopila jsem to prostřednictvím pana předsedajícího správně? Budou tam muset být smluvní vztahy mezi tím kolektivním systémem, který bude vznikat nový na daný produkt, který se bude muset sbírat zpátky a mezi obcemi. Další je smluvní vztah mezi kolektivním systémem a výrobcem, protože výrobci si založí kolektivní systém.

Jako stát tam dáváte nějakou kalkulačku nebo respektive nějaký mechanismus valorizační jste tomu říkali, já jsem vás bedlivě poslouchala jak to tam chcete zakomponovat? Jak chcete vstupovat mezi vztah výrobce a kolektivní systém jako stát? Anebo mezi kolektivní systém a obec?

Já vím, že to tam dáváte jako doporučení, ale vy tam už potom dáváte nějaké ceny, za které to vlastně ten kolektivní systém pro tu obec bude dělat, a ty ceny se budou valorizovat.

Děkuji. Nyní tedy řádně přihlášená paní poslankyně Eva Fialová. Děkuji za slovo.

Chci velice poděkovat jak ministerstvu, tak oběma předsedům podvýboru za technickou sekci, že uspořádali společný seminář, který byl velice konstruktivní. A mně osobně, která jsem měla předtím nějaký jasný názor na to, mě přivedli k přemýšlení a k dalším úvahám, že je potřeba se nad tím zamyslet a hledat nějaké kompromisní řešení, abychom do budoucna našli fungující, opravdu efektivní systém na všechny ty výrobky.

Děkuji. Nejprve pan poslanec Jiří Kobza a připraví se pan poslanec Richard Brabec.